Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání o návrhu na státní vyznamenání.

Teď tedy, pane místopředsedo, vraťme se do propůjčení státních vyznamenání, Řádu bílého lva, kde jsme nedokončili vojenskou skupinu.

A uveďte další jméno. Děkuji, pane místopředsedo. Já se všem omlouvám za ten zmatek. Máme tady ještě tři jména, která byla navržena v podvýboru pro válečné veterány, které potom výbor organizační doplnil. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Tam jsou tři jména.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Další návrhy.